Vzhledem k tomu, že dopady na takové již existující zařízení a služby nebylo možno zohlednit již v průběhu samotného legislativního procesu, respektive byla ta snaha, ale nedošlo k tomu, je vhodné tyto dopady zohlednit novelou zákona. Pokud by nebyla přijata novela tohoto zákona, musela by tato zařízení ukončit svoji činnost, což by mělo výrazně negativní účinky jak v rovině morální, tak v rovině ekonomické. Touto novelou se mění ustanovení zákona o poskytování péče o dítě v dětské skupině tak, že a to je ten klíčový moment evidence poskytovatelů služeb se stává evidencí dobrovolnou. Podmínky zákona tak budou muset splňovat pouze ti poskytovatelé, kteří se evidují u Ministerstva práce a sociálních věcí. Pouze tito poskytovatelé zároveň budou moci čerpat z daňových úlev, které vyplývají ze zákona o dani z příjmu. Zůstává tedy zachována motivace pro zřizování dětských skupin zaměstnavateli, vysokými školami a dalšími subjekty, což je vlastně hlavní účel tady tohoto zákona o dětské skupině. Zůstane zároveň také zachováno existující široké spektrum zařízení pečujících o předškolní děti, která již úspěšně řadu let fungují a mají pozitivní dopad na zaměstnanost a pracovní uplatnění i mimopracovní život osob, jejichž uplatnění by z důvodu péče o dítě bylo vyloučeno.

Je to na prvním místě, a to je meritum celé novely, volitelná registrace poskytovatele, dále je tam upřesnění uživatele benefitů, terminologická úprava a vypouští se přechodná roční lhůta pro registraci. Na závěr bych chtěl dodat, že předložená novela je naplněním slibu, který dali předsedové koaličních klubů, a byla diskutována se zástupci všech poslaneckých klubů vyjma klubu KSČM, který byl přizván, ale neakceptoval to přizvání, respektive má odlišný, zcela odlišný názor na tuto záležitost.

Chtěl bych vás požádat o podporu této novely.

Prosím, máte slovo.

Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Jak víte, zákon o poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině, který nabyl účinnosti koncem listopadu minulého roku, zakotvil roční přechodné období. Dovolte mi připomenout, že toto přechodné období bylo do zákona vloženo poslaneckým návrhem, jehož cílem bylo za prvé poskytnout budoucím poskytovatelům služby jeden rok na to, aby se mohli přizpůsobit požadavkům zákona v případě, že poskytují nebo se rozhodnou poskytnout službu dětské skupiny, za druhé využít toto období k takové revizi stavebně technických podmínek pro mateřské školy, aby bylo lesním mateřským klubům umožněno zapsat se do školského rejstříku a stát se skutečnými mateřskými školami, tedy nejen podle označení, které již nyní poněkud zavádějícím způsobem předčasně používají, ačkoliv svou povahou odpovídají spíše mateřským centrům a klubům, které kladou důraz na pobyt dětí v přírodě. Pokud je mi známo, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy veřejně deklarovalo svou připravenost a ochotu začlenit lesní mateřské kluby do systému předškolního vzdělávání za předpokladu, že lesní kluby vyhoví požadavkům školských předpisů na zajištění kvalitního předškolního vzdělávání, což znamená zejména, že za prvé splní podmínky vyžadované pro rámcové vzdělávací programy pro předškolní vzdělávání, za druhé budou svou činnost zajišťovat prostřednictvím personálu se skutečně příslušným pedagogickým vzděláním. Na Ministerstvu školství již příslušná jednání se zástupci Asociace lesních mateřských škol probíhají stejně jako na Ministerstvu práce a sociálních věcí, které rovněž prostřednictvím své ministryně vyjádřilo podporu tomuto kroku.

V kontextu výše uvedeného nevidím důvod pro přijetí novely zákona o dětské skupině, neboť to, po čem Asociace lesních mateřských škol celou dobu volala a co prohlašovala za svůj prioritní zájem, tedy aby se lesní kluby mohly stát lesními mateřskými školami, se řeší. Je třeba si uvědomit, co se stane přijetím novely zákona, která zakotvuje dobrovolnou evidenci poskytovatelů dětské skupiny. Stane se to, že v České republice budou existovat de facto čtyři režimy, za nichž lze poskytovat obdobnou službu: dle zákona o dětských skupinách, dle zákona o živnostenském podnikání, dle školského zákona a mimo tyto režimy. Tedy určitý okruh poskytovatelů se prostě nebude muset řídit ničím, když se tak rozhodne. Vznikne tak naprosto netransparentní prostředí. Prosadíme vlastně situaci, kdy budou vytvořeny speciální, myšleno výrazně měkčí a levnější stavebně technické a hygienické podmínky pro lesní kluby, budouli se chtít zapsat do školského rejstříku a čerpat stejnou dotaci jako ostatní mateřské školy. Nicméně pokud se lesní kluby rozhodnou, že se nechtějí mateřskými školami stát, když se tak nyní již označují, nebudou muset plnit ani podmínky pro dětskou skupinu. I když zástupkyně asociace sama na jednání atálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny uvedla, že úplata za měsíční docházku do lesního klubu se pohybuje přibližně od šesti do deseti tisíc korun měsíčně, předpokládám, že lesní kluby svou činnost nebudou vykazovat ani jako podnikání. O charakteru spolkové činnosti, respektive neziskovosti při této výši úplaty si udělejme představu sami. Můj dojem z dosavadního jednání Asociace lesních mateřských škol je takový, že si nejsem jistá, na kolik šlo této organizaci skutečně o začlenění mezi skutečné mateřské školy. Je otázkou, zda je problém skutečně jen stavebně technické zázemí, které a tomu rozumím by mělo být pro lesní školky jiné než pro klasické školky, a nakolik není třeba problémem nedostatečné, nepedagogické vzdělání personálu velké části lesních klubů a schopnost splnit podmínky rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, neboť a vy, kdo jste byli na jednání komise se mnou, jste to také slyšeli od paní Valkounové z asociace, když zazněla úvaha, že byť úpravu stavebně technických požadavků samozřejmě vítají, zda by vlastně i ty rámcové vzdělávací programy pro lesní školky neměly být tak nějak nastaveny jinak, když jsou tak odlišnou alternativou.

A zda touto novelou opravdu řešíme ten skutečný problém, nebo zda spíš, jak se říká, nevyléváme dítě i s vaničkou.